S ohledem na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh novely energetického zákona, který významně usnadňuje povolovací procesy pro obnovitelné zdroje energie.

Návrh zákona je předkládán s cílem podpořit optimální rozvoj využití obnovitelných zdrojů a tím také přispět k plnění závazků Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu a současně k zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Stávající energetický zákon nedostatečně reaguje na potenciál využívání energetických zdrojů pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny.

Součástí předkládané novely energetického zákona je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací procesy o umístění stavby pro výrobny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem, opět do 50 kW. Pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, který je součástí stavby, například tedy fotovoltaika na střeše, pokud splní podmínky bezpečnosti instalace, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Zároveň nebudou zdroje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kW s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Hospodářský výbor schválil ještě další pozměňovací návrh, a sice technickou úpravu dodavatele poslední instance, podle které může být dodavatelem poslední instance více obchodníků v rozsahu dodávek elektřiny nebo plynu na základě vzájemné dohody. Se všemi výše uvedenými pozměňovacími návrhy Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Dovolte krátké shrnutí. Vládou předložený návrh novelizace návrhu energetického a stavebního zákona, který má za cíl podporu výstavby bezemisních zdrojů, představuje v kontextu probíhající energetické krize jeden z důležitých kroků na cestě k transformaci energetiky, zajištění energetických potřeb České republiky a ochrany životního prostředí. Tento krok odstraňuje legislativní bariéry pro rozvoj menších, decentralizovaných, obnovitelných zdrojů energie, je nedílnou součástí postupné proměny energetického zákona a navazuje na jeho dřívější novelizace. Schválením tohoto návrhu pomůže České republice snížit závislost na výrobě energií z fosilních paliv. Přitom právě přebujelá byrokracie a složité administrativní procesy jsou hlavní překážkou pro výstavbu nových bezemisních energetických zdrojů. Na problematiku obnovitelných zdrojů energie je zároveň důležité nahlížet komplexně a snažit se i vzhledem ke geografické poloze a klimatickým podmínkám v České republice o maximální diverzifikaci. Podpora fotovoltaiky, což je primárním cílem zde projednávané novely, je jedním ze směrů, kterým by se měla energetika v České republice ubírat. Dalším je bezpochyby podpora přímé náhrady zemního plynu, a to především biometanu a vodíku. Pan ministr už řekl ty pozměňovací návrhy.